Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení Tady mohu konstatovat, že sněmovna při volbě byla úspěšná, volbu uzavřela, zvolila kandidáta.

Vybírali jsme ze dvou kandidátů. Volba tím tedy končí, je zvolen pan Milan Grmela, a tím mohu konstatovat, že Dozorčí rada Státního fondu rozvoje bydlení je v tomto chvíli kompletní. Tolik volební body, děkuji za pozornost. Také děkuji.